Musejí se tvářit, že poskytují pouze tzv. výchovu, ale myslím si, že právě proto, že tam rodiče mají vyšší příspěvky, vyšší účast, tak se tomu věnují, jak to tam vypadá, a prostě tam probíhá vzdělávání velice podobně jako ve školkách.

Já žádám drobnou prostupnost. Nemyslím si, že by se ta prostupnost stejně využívala masově.

Takže já nerozumím tomu, proč se jakoby dělá dojem, jako že všechno je zodpovězeno, všechno bude fungovat, všechno je úplně nejlepší, když spousta těch navrhovaných opatření je nějakým kompromisem mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ale proč se to tady pořád hájí těmi stejnými slovy? Pokud chceme zachovat ty počty, tak je potřeba říct, že osvětlení nebude posuzováno podle vyhlášky, apod. Prosím, máte slovo.

Ale to prostě přece není pravda! Tam jsou technické velmi přísné podmínky, které je potřeba splnit.

To prostě není pravda.